Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, která nesouvisí teď s tím bodem odvolání, ale potom s tím dalším bodem, tzn. obsazení míst uvolněných případným odvoláním. Protože poslanecký klub Úsvitu má aktuálně 10 členů, jak jsem se díval na web Poslanecké sněmovny, tak má právo i u velkých výborů, tzn. těch 25, případně 24členných, obsadit pouze jedno místo. Bohužel teď mají jenom 10, tak mají nárok jen na jedno místo.

Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Schwarz. Myslím, že to zbytečně komplikujeme a vyrábíme si problém. Kdybychom vzali v potaz to, co říkal pan poslanec Koníček ne že má pravdu tak musíme přepočítat úplně všechny výbory a vlastně nevíme, komu to volné místo v těch výborech připadne. A já se ptám, jestli někdo z těch ostatních šesti klubů má ambici obsadit další místa v těch výborech.

Je to tak, protože jinak se to dělat ani nedá.

Já musím říct, že mluvím sám za sebe teď jenom, nechci mluvit za klub. Ale myslím, že jsem povinen, tak to cítím a nechci zklamat kolegy. Víte, já když jsem sem šel do voleb, tak jsem viděl tady Úsvit. Úsvit pro mě představoval Okamuru. Mají nějaké problémy, já tomu rozumím.

Ale pro mě jako pro člověka, pro osobu, by to byla zrada v tom, že já opravdu teď nevím, co jsou zač, jak pracují, jak fungují jako klub. Já tady vnímám jenom takové to pohybování se několika lidí a nejsem přesvědčený o tom, že voliči, kteří je volili, by je volili znovu v tom osazení, co jsou tam dnes.

Já prostě nebudu podporovat rozpady tady v těch věcech.

Nepodpořím to. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Máte slovo. Já jenom pro pořádek, abychom to zbytečně neextendovali. Ani pan kolega Koníček ani pan kolega Stanjura a oba mají pravdu, uznávám jim tu pravdu, samozřejmě, je naprosto v souladu se vším, co tady dosud platilo nic nenavrhovali. Já myslím, že je teď ta doba, abychom hlasováním vyjádřili svůj názor. Já vám děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Kolovratník. Jenom dovolte stručnou reakci na pana kolegu Schwarze. Měli bychom tady dodržovat nějaké elementární zásady respektu vůči jednotlivým klubům.

Já si myslím, že tyhle žádosti si mezi sebou prostě máme schvalovat. Já vám děkuji. Nyní tedy pan předseda Kolovratník. Kolegyně, kolegové, já vystoupím neutrálně a spíš vám připomenu možné procedury v obou případech. Skutečně máme dvě možnosti jako Sněmovna, je to na nás, jak se rozhodneme. To znamená, buď vyjdeme návrhu klubu hnutí Úsvit vstříc a budeme hlasovat pro návrhy na odvolání, pak nominujeme nově navržené členy onoho klubu. Tak tady jenom upozorňuji, že pokud bychom se rozhodli, že to chceme jinak, tzn. chceme se znovu podívat na tu tabulku, tak potom bychom museli ten druhý bod procedurálně přerušit, někdo z vás by musel dát návrh na přerušení bodu, a ten bod by se mohl projednat nebo ten návrh by mohl být nově podán teprve po vzájemné politické dohodě jednotlivých klubů. Tak koneckonců je to i zmíněno v jednacím a volebním řádu Poslanecké sněmovny.

Pan předseda Sklenák. Myslím, že vystoupili zástupci všech stran, tak si dovolím doplnit. Já se také domnívám, že bychom měli respektovat stanoviska poslaneckých klubů. Vycházím z logiky, že poslanecké kluby nominují své členy do jednotlivých výborů a v takovém případě mají asi právo i odvolávat z těch výborů nebo navrhnout odvolání. Druhá věc je ta, že jednací řád Poslanecké sněmovny zajišťuje každému poslanci a každé poslankyni také právo na to působit ve výborech.